Zároveň za sebe mohu říci, že já aktuálně nemám vlastně žádné poradce, tím pádem není co zveřejňovat.

Nechci se vyjadřovat ke konkrétní kauze.

To za prvé. Za druhé bych se chtěla zeptat, jestli neuvažujete o sjednocení právní úpravy tak, aby to platilo i právě pro ony poradce, pokud by to ministři nedělali po dohodě se svými poradci dobrovolně. Pan ministr. Děkuji.

Nicméně bude případně prostor o tom debatovat i na půdě Poslanecké sněmovny, pokud ten zákon bude otevřen. Děkuji. Než přistoupíme na další interpelaci, přečtu omluvy.

Děkuji velmi za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové.

Kontinuální péče poskytované jednou osobou v době předporodní, porodní i poporodní. Ptám se, protože aktuálně běží nová petice veřejnosti.

Je to dost velký problém, protože kojení je základ pro podporu vlastně vztahu mezi matkou a novorozeným dítětem. Je důležité pro dobrý zdravotní stav dítěte a v neposlední řadě je i mnohem levnější než umělá výživa. Vyplývá, že naše porodnice nedodržují různé druhy důležité pro podporu úspěšného kojení, různé druhy poradenství, naproti tomu je nabízena umělá strava.

A na závěr. Děkuji. Děkuji. Požádám pana ministra o odpověď. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

Já osobě se mu věnuji, a dokonce se mu věnovala i vláda, resp. rada vlády, která probírala otázku i porodních domů.

Ten důvod je takový, že my vnímáme tyto hlasy, na druhou stranu vnímáme i to, že je nutné zajistit a garantovat odpovídající kvalitu péče.

K tomuto jsme došli a chceme tato centra postupně zavádět.

Takže je to něco, co skutečně si myslíme, že má smysl.